Žádné restrikce či rozpor předloženého návrhu s předpisy Evropské unie tedy neexistuje, jak potvrdil Parlamentní institut, a citované principy, takzvané soft law, navíc umožňují, protože to nevylučují, aby pořadí započtení bylo odlišné. Není relevantní, že převažující evropská právní úprava stanoví pořadí započtení dle stávajícího znění občanského zákoníku, protože je připuštěno stanovit pořadí odlišně tak, jak předkládá tento návrh. Nové znění ani nemůže být v rozporu s obecnými zásadami evropského práva, protože i podle současného znění si už dlužník může zvolit, že provede úhradu nejdřív na jistinu.

Pokud jde o práva zaručená Evropskou úmluvou o lidských právech, dotýká se návrh zákona zejména ochrany vlastnictví. Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Předpokládá se spíše pozitivní dopad na státní rozpočet, protože by mělo ubýt lichvářských praktik, kdy věřitelé požadují enormní úroky z úroků, provádí zápočty netransparentně, takže se jejich dlužníci dostávají do dluhové spirály, na jejímž konci vznikají náklady pro stát, soudní a insolvenční řízení, systémy státních podpor pro osoby v bankrotu a další, které se přijetím úpravy eliminují. Na podnikatelské prostředí České republiky bude mít navrhovaná právní úprava vliv v tom směru, že posiluje postavení dlužníků v závazkovém vztahu. Navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní sociální dopady očekává se méně osobních bankrotů a nemá vliv na životní prostředí. Samozřejmě navrhovaná právní úprava nemá žádná korupční rizika, nemá vliv na obranu státu, na životní prostředí, na žádné další věci.

Ano?

Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a vztahu k rovnosti mužů žen. Platná právní úprava nestanoví povinnost neziskových organizací, aby transparentním způsobem prokázaly, z jakých zahraničních zdrojů získávají finanční prostředky na svoji činnost. Současná právní úprava má stejné dopady na muže i ženy. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů žen a vysvětlení její nezbytnosti jako celku. Neziskové organizace jsou příjemcem finančních prostředků nejen od tuzemských subjektů, ale také ze zahraničních zdrojů, aniž je zřejmé, kdo je poskytl. Jejich činnost se přitom často dotýká společenských a občanských zájmů, které sleduje Česká republika, a proto je legitimní, aby veřejnost znala původ prostředků, které organizace získávají od zahraničních dárců. K veřejné kontrole nejlépe slouží transparentní účty, které už využívá řada subjektů za účelem kontroly vlastní činnosti, a zejména nakládání s finančními prostředky. Transparentní účty jsou důležité, protože tím hlavním kontrolorem by byla média a novináři, která by se určitě ráda, stejně jako politiků, neziskových organizací s politickým programem, zeptala, kdo je financuje, proč je financuje, v čím zájmu svou činnost v České republice provádí. Obsahem návrhu je, že nezisková organizace může získat peněžní prostředky ze zahraničí pouze formou bezhotovostního převodu na svůj účet. Příjem peněžních prostředků ze zahraničí v hotovosti není povolen. Navíc, pokud organizace získá peněžní prostředky z účtu, který je v zahraničí, ať už od zahraničního subjektu, nebo tuzemského subjektu, který má účet v zahraničí, ve výši přesahující částku 5 000 eur, musí tyto prostředky zaevidovat na svém transparentním účtu, který si zřídí v tuzemské bance. Je stanovena minimální hranice 5 000 eur, která je dostatečná, aby nedocházelo ke zbytečné administrativní zátěži povinných subjektů.

Nám jde spíš o neziskové organizace s politickým programem, které získávají finanční prostředky ve výši milionů eur v České republice. Zákon nebrání právnickým osobám získávat prostředky na účel, pro který byly založeny, ale zavádí jejich veřejnou kontrolu. Proto nová úprava neobsahuje žádné sankce. Nicméně pokud nebude nezisková organizace dodržovat povinnost prokazovat své zahraniční příjmy, bude podstatným způsobem narušena její důvěryhodnost. Je nutné rovněž konstatovat, že nová úprava posílí bezpečnostní situaci v České republice a eliminuje případná rizika, neboť dosud u některých subjektů, které působily ve veřejném sektoru, nemuselo být zřejmé, z jakých zdrojů jsou financovány. Představte si třeba, že by nějaká nezisková organizace s politickým programem získávala finanční prostředky z Ruska.

A já si myslím, že by to byl problém, ale my to dneska vůbec nevíme. Nikdo to nekontroluje, tak je potřeba zařídit transparentní účty a nechat veřejnost, aby se podívala, odkud získávají jednotlivé neziskové organizace s politickým programem peníze.